My totiž zaznamenáváme úplně opačný trend, to znamená, že městská policie odchází právě do státní policie, Policie České republiky, s tím, že tam jsou samozřejmě nějaké ty výsluhy atd.

Myslím si, že tenhle trend by mohl být řešen právě i v této novele. Protože je 19 hodin, tak mi nezbývá nic jiného než kolegovi Stanjurovi říct, že je první přihlášený do rozpravy, protože jsem nemohl ukončit ani rozpravu. Je přihlášen k faktické poznámce, aby to bylo ve stenoprotokolu. Paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi, abych v klidu dokončil procedurální záležitosti ukončení dnešního jednacího dne. Nezbývá mi nic jiného než naplnit jednací řád.

Končím také dnešní jednací den s tím, že zítra, ve středu, máme pevně zařazené body, a to státní rozpočet, třetí čtení, jako první bod.

Potom bychom pokračovali prvním čtením.